Toto Legislativní rada vlády označila jako protiústavní. Mimochodem, stoprocentní penále, a existují na to i nálezy Ústavního soudu, lze označit jako likvidační. Rovněž tak prekluzivní lhůty, které se prolamují v rámci tohoto návrhu zákona od tří až po deset let z hlediska dokládání některých údajů hlavně u občanů, kteří nejsou podnikatelé a nemají takto zpětně povinnost si uchovávat účetní doklady, pokládám za velmi sporné. Legislativní rada vlády i toto označila za ústavně nekonformní, protože lhůty nejsou jasně stanoveny a tato retroaktivita jde nad rámec toho, co lze objektivně od občanů nepodnikatelů požadovat.

Rovněž tak Legislativní rada vlády konstatovala, že zvýšení trestní sazby za trestný čin nepravdivé prohlášení o majetku z jednoho na tři roky je zcela nevhodné a nepřiměřené.

Sedmimilionový rozdíl mezi příjmem a nárůstem majetku.

Nakonec se vládní koalice dohodla na 7 milionech. Podle mého názoru jasné stanovení této částky může vést ke spekulativnímu nakládání s majetkem u těch, kteří se tomuto zákonu budou chtít vyhnout.

Proč někdo, kdo tento rozdíl má, 6,5 milionu, má být mimo pozornost daňové celní správy, orgánů činných v trestním řízení a podobně? Na závěr bych dodal, že jsem příznivec plošných majetkových přiznání politiků, veřejných funkcionářů a můžeme to podpořit v rámci zákona o střetu zájmů, ale tento zákon se podle mého názoru zcela míjí účinkem.

Shrnuto i z hlediska výhrad Legislativní rady vlády opakuji svůj návrh, který jsem zde už předložil v prvním čtení, aby uvedený návrh byl již v prvním čtení zamítnut. Děkuji za pozornost. Váš návrh je evidován a bude o něm hlasováno. Prosím pana poslance Dolejše. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se na předložený návrh podíval z opačné strany než dva moji předchozí předřečníci, a to optikou prosté komparace srovnání. Jak jste si asi všimli, vláda ve svém programovém prohlášení má majetkové přiznání, tedy po dvou letech svého fungování se dopracovala k prvnímu čtení tohoto zákona.